Děkuji. Prosím pana předsedu Laudáta a po něm pan předseda Kováčik. Děkuji. Já už budu stručnější. Pana Zaorálka jsem rozpálil doběla, tak se pokusím trošku zklidnit vášně a zareagovat jenom na to, co tady zaznělo.

Pan premiér Sobotka tady mluvil o tom, že co se týká obchodního deficitu s Čínou, tak že nemůže za to, co zdědili.

Takže to je skutečný výsledek.